Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.

Paní ministryně, máte slovo.

Myslím, že se to i podařilo.

Jde o zvláštní ustanovení pouze pro účely výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Dále ruší povinnost soudního exekutora požadovat zálohu na náklady exekuce, první zálohu, nově upravuje zastavování exekuce pro nesložení zálohy na náklady exekuce, mění právní úpravu zastavování bezvýsledných exekucí do budoucna, zejména nově stanoví, že záloha na další vedení exekuce bude povinná. Dále schéma 6 3 3 roky zůstává zachováno. Z přechodného ustanovení plyne, že v exekucích zahájených před účinností zákona se do doby šesti let bude započítávat doba, která uběhla před účinností zákona, která však neuplyne dříve než jeden rok ode dne nabytí účinnosti. Doplňuje dále právní úpravu doručování na centrální úřední desku Exekutorské komory. Mohli bychom mít nějaké další výhrady k této poslední verzi, nicméně po vyhodnocení všeho, co se odehrálo, zaujímám k tomuto senátnímu návrhu souhlasné stanovisko, byť určité výhrady přetrvávají, ale domnívám se, že tato senátní verze, pokud ji Poslanecká sněmovna takto přijme, bude spolehlivou zárukou, že tento zákon bude fungovat tak, jak má. Děkuji za pozornost.

Já vás požádám o klid v jednacím sále.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Rád bych vás informoval, že i z pozice zpravodaje jsem po schválení novely občanského soudního řádu a exekučního řádu intenzivně komunikoval se senátory, včetně pana zpravodaje senátora Holáska. Následně po schválení upravené verze, vrácené Senátem nám sem do Poslanecké sněmovny, jsem také svolal podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, kde jsem seznámil všechny zástupce poslaneckých klubů s úpravami a změnami a diskutovali jsme o pozicích jednotlivých klubů k této senátní vratce.